Místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a také zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně, nemá zájem. Otvírám tedy rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pane místopředsedo... Já se vám pokusím zjednat klid.

Tak, děkuji. Teď v současné době probíhá několik i docela mediálně sledovaných kauz, které se často právě i s tímto zákonem snaží někteří spojovat, protože se týkají agenturního zaměstnávání agenturních zaměstnanců, často cizinců, kteří jsou zaměstnáni tedy v České republice právě přes agentury práce.

Já bych tady chtěla varovat, abychom se snažili na tento zákon dívat skutečně pohledem těch, kteří podnikají legálně, protože tento zákon řeší ty, kteří podnikají legálně.

Kauce, která by měla být stanovena ve výši půl milionu, pro agenturní zaměstnavatele, agentury práce, by to byl samozřejmě určitě velký výdaj, zejména pro ty menší a středně velké, pro které to je opravdu částka téměř, dá se říct, likvidační. Dokonce je tady i pozměňovací návrh, který by navrhoval tuto kauci dát ještě vyšší, jednou tolik vysokou, to znamená na jeden milion korun. Tak tam si myslím, že už se jedná o úplnou likvidaci.